Vypadá to, že se francouzskému předsednictví, ale já to nechci předjímat, třeba se mýlím, že se jim nepodaří dosáhnout shody mezi členskými státy, a potom bude úkolem českého předsednictví vyjednávat s Evropským parlamentem ten výsledek podle schválené pozice Rady. A tady si dovolím předjímat, že ta jednání nebudou ani jednoduchá ani krátká.

A je prostor pro doplňující otázku. Prosím, pane poslanče. Ano, využiji svůj prostor.

Zaznamenal jsem to.

Proti tomu ale jde zatím váš současný návrh, aktuální návrh státního rozpočtu na příští rok, kde Ministerstvo dopravy přichází o peníze, tuším nějakých 45 miliard.

Děkuji za doplňující otázku. Pokusím se odpovědět velmi stručně.

My jsme už letos navýšili prostředky, které šly na investice, a hodláme v tom pokračovat. My budeme bojovat za zmírnění toho zákazu a za nějaké rozumné řešení, to nepochybně ano. Ale musíme si všichni uvědomit, co už se vlastně stalo, k čemu ten vývoj v Evropě směřuje a být na to připraveni.

My jsme uvažovali o jiných nástrojích.

Ale pojďme ty cesty hledat, protože si myslím, že směr, kterým se automobilky už vydaly, je taky jasný. Děkuji a tímto jsme vyčerpali čas, kdy je možné podávat interpelace na pana předsedu vlády. Nyní budou následovat interpelace na ostatní členy vlády a my se vystřídáme v řízení schůze.

A prosím, aby se připravila paní poslankyně Malá. Ano, pan ministr je omluven. Takže bych poprosil paní poslankyni Malou, aby přednesla interpelaci na pana ministra vnitra, pana místopředsedu vlády Rakušana. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne.

Jsou trenéry, učiteli, vedoucími kroužků, a to i přesto, že zneužívají děti opakovaně, pak dál pořádají dětské tábory nebo zakládají dětské spolky. Jak je to možné? Bude stát s tím něco dělat? Tyto otázky vznesl Český rozhlas v souvislosti s absurdní situací, kdy lidé, kteří opakovaně zneužívají děti, mohou kvůli značným mezerám v českých zákonech s dětmi dál pracovat.

Kromě toho ten trestný čin musel provést v souvislosti vlastně s tou danou činností. Kriminalisté dle statistik Policejního prezídia loni vyšetřovali 36 takových případů.

Na Slovensku mají možnost udělovat zákony činnosti preventivně i do budoucna, a to i když daná osoba aktuálně nevykonává žádnou činnost s dětmi, ale hrozí, že by do budoucna mohla. Co se týká doživotního zákazu činnosti s dětmi, tak jej využívá 11 států Evropské unie.

Interpelace byla na pana ministra Gazdíka, omlouvám se, že jsem to přehodil. Hezké dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně.

Mám sám čtyři děti, takže znám starost rodiče o ně a jejich blaho.

Každý z těch případů, kterých jsou naštěstí asi čtyři desítky za rok, vrhá špatné světlo na všechny vychovatele nebo vedoucí letních táborů.

Částečně to tak mají skutečně ošetřeno na Slovensku. Chtěl bych ale dodat, že právě zapsané spolky neeviduje Ministerstvo školství, tudíž ten dotaz by byl spíše na ministra spravedlnosti.

To, co jsem k tomu potřeboval a proč jsem i Českému rozhlasu říkal, že prosím o posečkání, je schůzka s Českou radou dětí a mládeže, kde se příliš nedomnívají, že povinnost a tak, jak to navrhoval onen reportér Českého rozhlasu, že ten, kdo vlastně zakládá tu organizaci, musí předat trestní rejstřík to sice určitě možné je v zákoně upravit, že musí mít čistý trestní rejstřík, když zapisuje spolek, ale to samozřejmě neřeší to, kdo s těmi dětmi pracuje, protože v tom spolku pracuje celá řada dětí .